Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Máme na dnešek celkem čtyři písemné interpelace.

Ten je omluven, nicméně u této interpelace nám pouze chybí hlasovat o návrhu usnesení. Já poprosím pana poslance, aby návrh usnesení zopakoval. Děkuji za slovo, pane předsedo, ale já se obávám, že nám nechybí jenom zopakovat to usnesení, ale že nám chybí asi 22 poslanců, nebo přesně podle toho, co svítí na tabuli. Takže pokud máme hlasovat o usnesení a do minimálního kvora 67 momentálně chybí 20 poslanců, což je ještě horší stav než minule, když jsme tuto interpelaci nemohli dokončit, tak asi hlasovat není možno. A já jsem si nestihl spočítat ministry. Bude tady vůbec někdo? Někdo tady bude.

Takže já nebudu zbytečně natahovat čas. Pořád na tabuli svítí 52. Takže já nevím, jestli má vůbec smysl, abych znovu zopakoval to usnesení nebo aspoň dvěma větami připomenul, o co jde, když stejně hlasovat nemůžeme. A otázkou je, jestli vůbec budou opět probíhat dále písemné interpelace.

V tom případě přeruším jednání o této interpelaci a budeme pokračovat. Ale je to opakující se stav. My jsme... Kdyby se grémium Sněmovny dohodlo nebo lépe naprogramovalo činnost Sněmovny a tyto častokrát velmi chabě účastí obsazené dopolední interpelace jsme místo toho naplánovali body, kterých máme v programu schůze více než dost, tak jsme mohli řadu zákonů místo těchto promiňte mi ten výraz trapných interpelací díky přítomnosti nebo nepřítomnosti, mohli řadu zákonů projednat. Nicméně toto není v moci grémia Sněmovny. Toto je dáno jednacím řádem Poslanecké sněmovny. To znamená, můžeme to brát jako inspiraci pro příští Poslaneckou sněmovnu. Pokud bude měnit jednací řád, tak může upravit i institut písemných interpelací. Dovolím si říct, zopakuji oblíbenou větu vašeho stranického kolegy a mého předsedy výboru. Sněmovna je suverén, pokud si něco odhlasujeme, nevidím důvod, proč bychom nemohli místo promarněného času dopoledních interpelací projednat řadu zákonů.

V druhé interpelaci ta je také přerušena. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Páni dva ministři, dámy a pánové. Já se totiž bojím, že většina kolegů, kteří tady nejsou, tak nejsou právě proto, že vědí, že tady nejsou ministři a že vlastně interpelace nebudou. A to je ten problém.

To se týká bohužel i mé interpelace na paní ministryni školství. Ta interpelace se vleče. Minulý čtvrtek na dopolední nebyla, na odpolední přišla. Bylo mi řečeno, že tento týden bude, přesto není. Čili bohužel není co dneska projednávat. A omlouvám se tedy těm, co přišli podpořit moji interpelaci, že dneska projednávaná nebude.

A já prosím pana poslance Valentu, který v třetí interpelaci chce interpelovat paní ministryní Šlechtovou.